Zrovna tak jako volba národního ptáka, to je jeden z programových bodů prohlášení této vlády, a já si tedy myslím, že my už nějakého národního ptáka máme, což je sokol, protože i podle toho se jmenuje organizace, která organizovala mládež kdysi dávno.

A této vládě zatím... aspoň podle toho, jak vidím ty body, které jsou zařazovány na pléna Poslanecké sněmovny, tak pro ně je lepší třeba pandemický zákon, protože potom by tady mohli podobně jako norimberské zákony tak pak by tady mohli tři lidi v republice rozhodovat o tom, jestli půjdete na návštěvu k rodině na druhou stranu obce, či nikoliv, nebo jestli půjdete do práce, nebo jestli půjdete nakoupit.

Ale samozřejmě je to díky Evropské unii, protože ona si to vymínila, že takovýmto způsobem my budeme obchodovat s energiemi. Takže bych byl rád, kdyby tento bod byl zařazen a kdybychom se o tom mohli pobavit, abychom věděli, jaká opatření má vláda nachystána. Děkuji.

Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové, představitelé vlády, já jsem se rozhodl přihlásit a navrhnout, aby náš ctěný parlament projednal bod, který jsem nazval jako Podrobnou informaci o situaci na Ukrajině a detailní zdůvodnění daru dělostřelecké munice, kterou jako solidární záležitost posíláme na Ukrajinu. Musím se zastavit u mnoha věcí, které mě k tomu vedly. Tak za prvé v podrobné informaci, jestli třeba česká vláda, když tam posílá ty věci, ví, že celá řada těch lidí na Ukrajině, kteří jsou tam velmi významní jak v byznyse, tak v politice, má izraelský pas?

Jestli, a myslím si, že to je součást zahraniční politiky, jestli to je tedy ta nová zahraniční politika, jak jsem si četl v prohlášení vlády, že se vrátíme k té havlovské zahraniční politice? Je to ta politika humanitárního bombardování? My jsme ji teď trošičku přejmenovali na solidaritu, protože ze solidarity pošleme na Ukrajinu munici.

Nám tam pořád něco chybí, a zejména třeba nám tam chybí infrastruktura zdravotnictví, dokonalé zdravotnictví a dostupné zdravotnictví. Máme tam nemocnici v Rumburku, která je ve velmi zoufalém stavu.

A to bombardování tehdy také bylo vedeno v rozporu s mezinárodním právem, to znamená, bylo to bez požehnání Rady bezpečnosti. Tak jsem se chtěl zeptat, aby nám to představitelé vlády nějak dost detailně vysvětlili. Co nás vedlo k tomu, že posíláme na Ukrajinu náboje 152 milimetrů?

Děkuji mnohokrát.